Chci vás informovat, že já hlasuji s náhradní kartou číslo 3. Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání Sněmovny požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Adam zdravotní důvody, pan poslanec Adamec bez udání důvodu, pan poslanec Černý pracovní důvody, pan poslanec Fiedler od 10.15 pracovní důvody, pan poslanec Gabrhel zdravotní důvody, pan poslanec Jakubčík do 10 hodin pracovní důvody, pan poslanec Kudela pracovní důvody, pan poslanec Nekl pracovní důvody, pan poslanec Nykl zdravotní důvody, pan poslanec Plzák zdravotní důvody, pan poslanec Rykala osobní důvody, pan poslanec Sedláček osobní důvody, pan poslanec Schwarzenberg osobní důvody, pan poslanec Šincl pracovní důvody, pan poslanec Tureček osobní důvody, pan poslanec Vácha pracovní důvody, pan poslanec Volčík rodinné důvody, pan poslanec Vyzula zdravotní důvody, pan poslanec Zemánek pracovní důvody. Z členů vlády se omlouvá pan předseda vlády zahraniční cesta, pan vicepremiér Bělobrádek pracovní důvody, paní ministryně Marksová pracovní důvody, pan ministr Mládek pracovní důvody, pan ministr Němeček pracovní důvody, pan ministr Pelikán pracovní důvody, pan ministr Ťok pracovní důvody, paní ministryně Valachová pracovní důvody a pan ministr Zaorálek rovněž pracovní důvody. Nyní se tedy budeme zabývat body dle schváleného pořadu schůze a přistoupíme k projednávání bodu

Prosím pana ministra a ptám se ho, zda má zájem vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl třetí čtení návrhu zákona o evidenci tržeb a připomněl dosavadní průběh projednávání tohoto návrhu v Poslanecké sněmovně.

Téhož dne návrh zákona projednal hospodářský výbor, který nepřijal žádné usnesení.

Kolegyně, kolegové, já prosím o klid v Poslanecké sněmovně. Děkuji. Následně byl návrh 14. října 2015 projednán rozpočtovým výborem, který ve svém usnesení doporučil Poslanecké sněmovně schválit návrh usnesení pozměňovacích návrhů uvedených v tomto usnesení.

K jeho projednání tedy opět nedošlo. Proto byla dne 4. prosince svolána tato mimořádná schůze, jejímiž jedinými body pořadu jsou návrh zákona o evidence tržeb a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb. Z popsaného průběhu legislativního procesu tohoto návrhu je tedy patrné, že návrh byl předmětem projednávání v Poslanecké sněmovně již několikrát a byl důkladně projednán. Během prvního a druhého čtení byl dán dostatečný čas pro diskusi, který byl také náležitě využit. Opakování argumentů, které byly již vzneseny ve třetím čtení, již nepřináší nové myšlenky a neposouvá nás kupředu. Chtěl bych vás proto požádat, abychom nyní přistoupili k tomu, co ke třetímu čtení náleží a co předpokládá jednací řád Poslanecké sněmovny. Opravám legislativně technických, gramatických, písemných nebo tiskových chyb a následně hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích a o návrhu zákona jako celku. Cílem zákona je vytvoření transparentního a férového podnikatelského prostředí v ČR. Nikdo nemůže popřít, že drtivá většina podnikatelů po takovém prostředí volá. Podnikatelé požadují prostředí, ve kterém mohou své podnikání úspěšně a svobodně rozvíjet. Prostředí, ve kterém dosáhnou úspěchu ti, kteří svému podnikání přistupují zodpovědně, kteří investují svůj čas, energii a své schopnosti, aby jim pak odměnou byli spokojení zákazníci a samozřejmě finanční zisk. Takové podnikatele chceme chránit před těmi, kteří zneužívají systému, porušují pravidla a v konečném důsledku okrádají nejen své konkurenty, ale nás všechny. A my odmítáme takové chování strpět.

Zároveň se výrazným způsobem nabourává důvěra v daňový systém, který se tím stává méně a méně funkčním a dále ohrožuje stabilitu prostředí. Naší odpovědností je chránit podnikatele, kteří řádně plní své povinnosti, protože oni podnikají podle daňových zákonů a pravidel, které jim tento stát sám v minulosti nastavil. Proto chceme zlepšit daňovou morálku a narovnat pokřivené vnímání daňových povinností, které zde bylo založeno v minulosti a dlouhodobým neřešením nabralo zvlášť v některých oblastech zcela neakceptovatelné rozměry. Takové daně, které jsou spravedlivé vůči různým vrstvám naší společnosti. Efektivním výběrem daní dokážeme, že Česká republika může mít současně nízké daňové sazby a vyrovnané veřejné rozpočty. Chci zde upozornit, že zákon o evidenci tržeb přinese dodatečné příjmy jak státnímu rozpočtu, tak i do rozpočtu obcí a krajů, a to bez nutnosti zvyšování daňových sazeb, které by nesporně na ekonomiku dopadlo negativním způsobem.

Naopak, ze zemí Visegrádské čtyřky jsme poslední, kdo ještě evidenci tržeb zavedenou nemá. Zkušenosti ze zemí, kde byla evidence tržeb zavedena, jednoznačně hovoří v jejich prospěch. Došlo k narovnání podnikatelských prostředí a zefektivnění výběru daní, a to i v takové zemi, jako je Švédsko, tedy v zemích s vysokou daňovou morálkou.

Odpověď byla inspirující.